Je tady návrh, aby tento návrh zákona byl projednán podle § 90 odst.

Děkuji, pane předsedo. Zatím místopředseda, pane ministře.